Zejména se tak děje v malých obcích.

U důchodců a invalidních důchodců je mnohdy přeprava pro nutný nákup do větší obce nebo města velikou zátěží, nejen z důvodů dalších vynaložených finančních prostředků, ale taková přeprava je často i technicky nemožná.

Problémy s uplatněním těchto poukázek jsou i v případě nákupů léků a některých potravinových doplňků.

Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji. Já vás mezitím, než přijde k řečništi, seznámím s omluvami.

Paní poslankyně, máte slovo.

Opravdu obrovský problém mají samoživitelé.

Ale myslím si, že tohle je přesně příklad toho, kdy vlastně nemůžeme donekonečna se snažit vyjmenovávat, jaké skupiny lidí by neměly dostávat ty poukázky.

A dostáváme se k tomu, kde je ta hranice. Co ještě máme lustrovat, co ještě máme kontrolovat. Asi řada z nás cítí nějakou zodpovědnost v situaci, kdy přerozdělujeme veřejné prostředky, a skutečně spousta lidí, kteří jsou na té příjmové hranici nízko, cítí nespravedlnost. Cítí se špatně, když vidí, jak někteří lidé, kteří žijí na dávkách, s tím nakládají. Tohle tady nezaznělo, že my se musíme snažit vyrovnat tenhle pocit nespravedlnosti.

Ale prosím vás, to je takové to poměřování lidí, kteří jsou na tom všichni relativně špatně. Jejich život bychom si nepřáli. A ti vlastně si zaslouží nějakou podporu, obě skupiny. Zaznělo tady, jaké marže vydavatelé poukázek mají.

A právě potom na těch nejmenších obcích je ta dostupnost tak špatná. Takže tohle je prostě systémový problém.

Děkuji, paní poslankyně. Hlásí se ještě někdo do sloučené obecné rozpravy? Ptám se na závěrečná slova. Děkuji za slovo. Já budu krátce reagovat, protože myslím, že bude reagovat i paní zpravodajka. Já si stále stojím za tím, že tento zákon měl smysl, má smysl. A všichni volají po tom, ať se dávky nezneužívají. My jsme pro to něco udělali, ale vlastně jak bylo řečeno, tak každý si najde cestičku, a proto to všechno zrušíme a nebudeme dělat nic. Chtěla jsem se vyjádřit ke kolegovi Sklenákovi prostřednictvím pana předsedajícího. On na to odpověděl pan kolega Kaňkovský, kolik dávek bylo vyplaceno v době, kdy se to mohlo vyplácet. Pět procent.

Já jsem moc ráda, že to téma se tady otevřelo, protože my se tady bavíme o 30 % jedné dávky na živobytí. A těch dávek v našem sociálním systému, štědrém sociálním systému, máme dostatek.

Řekli mi, že vyplácejí 35 %, víc nevyplácejí. Dostupnost.

Dnes je ta síť už pokryta a stále se pokrývá čím dál tím víc.